Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 275, přihlášeno 186, pro 56, proti nikdo. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro zařazení bodu 520 na 11 hodin v pátek? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále je zde návrh na zařazení nového bodu s názvem Povinné testování, služby, kulturní akce. Zařazení nového bodu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Jako další je návrh na zařazení nového bodu s názvem Zrušení pandemické pohotovosti. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti? Hlasování 281, přihlášeno 187, pro 28, proti 2. Návrh byl zamítnut, nezařadili jsme nový bod.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, zařadili jsme nový bod. A paní poslankyně navrhuje zařadit ve středu 5. 5. jako úplně první ráno. Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Je to takto hlasovatelné. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 187, pro 81, proti nikdo.